Děkuji. Prosím, pane poslanče. Já žádným způsobem nezpochybňuji vaše právo dávat procedurální návrhy, nicméně zareaguji na všechny předřečníky.

Toto je příležitost, jak poslat lidi, kteří se naučí a to není jenom o tom, že tam budou ti lidé, ale naučíme se i procesní a další jiné věci, které souvisejí s působením v misích OSN. Kde jinde máme nabrat tyto zkušenosti? Vy jste se tady ptali, a já jsem předtím reagoval na pana Černocha, když v úvodu jednání Poslanecké sněmovny tady zmiňoval, že chce od koaliční vlády informaci od ministra vnitra, jak bude chránit naši hranici.

Takže se domnívám, že vyslání těch jednotek je skutečně namístě. V podstatě pokud jde o ten mandát, tady nebylo řečeno, že rozšíření mandátu znamená, že tam dojde k masivním vojenským operacím. Rozšíření mandátu, to je pouze předpoklad, že k němu může dojít. Děkuji. Pan poslanec Stanjura ještě jednou.

Skutečně ne. To je realita této organizace. Pro mě je ta volba poměrně jednoduchá. Protože když pan ministr, který je garantem toho materiálu, bude souhlasit, tak věřím, že to podpoří i vládní poslanci. Není na tom nic špatného. Proč nás nutíte, abychom se zdrželi hlasování u té mise do Mali? Tím přístupem pana zpravodaje nás nutíte, abychom se buď vypnuli, to znamená nezískali jste aktivní hlasy pro tu misi, kterou opakovaně říkám podporujeme a nevidíme v ní problém.

Já si to prostě nemyslím. To s tím vůbec nesouvisí, to je úplně jiný problém. Nic takového tam není. To jsou prostě jiné příběhy, jiné lokality, jiná řešení a jiné přístupy. Nyní pan ministr obrany v rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Cosi mi říká, že ať řeknu cokoliv, patrně všechny zdaleka neuspokojím, ale to už je takový úděl. Já nevím, jestli je ta ideální chvilka na to, abychom podrobili OSN nějaké zevrubné analýze její funkčnosti nebo nefunkčnosti.

Asi bychom se dostali docela daleko.

Nic víc, nic míň.

Nikdo netvrdí, že tito tři lidé řeší nějaké migrační přesuny.

Dovolím si tvrdit, že naše působení v té či oné misi rozhodně nepřispívá k nějakému ohrožení zabezpečení našich hranic. To opravdu žádnou souvislost nemá.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Členové vlády, paní a pánové, já bych nevystoupil nebýt podle mého soudu katastrofálního popření mezinárodního práva od předsedy klubu ODS. Já jsem přesvědčen, že jeho urážka Organizace spojených národů si zaslouží odsouzení.

A právě proto, na základě té hrozivé skutečnosti s více než 50 miliony mrtvých, vznikla Organizace spojených národů jako jediný orgán, který rozhoduje o tom, jestli je vojenský zásah na cizím území legální, nebo nelegální z pohledu mezinárodního práva. A vyprošuji si takové věci, jako je urážka Organizace spojených národů!

Kdyby respektovaly alespoň státy, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti, mezinárodní právo, tak se něco takového nemohlo stát!